109.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodaj garančního výboru, kterým byl výbor pro sociální politiku, pan poslanec Jaroslav Zavadil.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 296/3. Nyní se táži paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Tudíž otevírám rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku.